Další z věcí, které chci připomenout, a týkají se také i očkování velmi úzce, je, že jsme tady ve Sněmovně přijímali v září 2020 usnesení, kterým jsme pověřovali vládu, zejména Ministerstvo zdravotnictví, aby se věnovalo dezinformacím, které ohledně očkování, ale i ohledně covidu jsou ve veřejném prostoru.

Ale proč už to dávno není? Proč už to dávno neběží, proč už dávno nejsou využity i ty kapacity lidí v občanské společnosti, kteří se nabízeli, kteří to chtěli udělat i zdarma, tak jako se nabídli na samém počátku covidové krize třeba s tím, že vytvořili informační linku, tak jako se zapojil tento sektor i v tvorbě chytré karantény, nástroje, který pak vláda stejně neumí dobře používat. Ale vzpomeňme, že to zase byl soukromý sektor, respektive občanská společnost, která s tím přišla a která i v tomto případě má chuť pomoci. Ostatně proto jsme tady to usnesení, které neplníte, přijímali.

Proto opětovně žádáme a apelujeme na to, aby byla tato informace pravidelně transparentně poskytována.

To je další informace, která by měla být pravidelně aktualizována a zveřejňována.

Ale nebyla už řečena informace, kdy tedy bude spuštěn pro zbývající část populace.

Logistika to není snadná, já si uvědomuji, že to je velký úkol, který stojí před všemi složkami státu, včetně vlády. Ale je potřeba, aby proudily dobře informace a aby ti, kteří jsou zapojeni, skutečně mohli tu činnost vykonávat.

Občané Prahy 2 takovouto možnost také díky své radnici získali. Celá řada dalších, zejména těch menších obcí samozřejmě velmi dobře zná své obyvatele, je schopna je oočkovat a zajistit očkování prostřednictvím praktických lékařů, očkovacích center tak, aby se nemuseli v tomto čase vláčet třeba až do často vzdálené nemocnice, umožňují celou řadu služeb s tím spojených. Chci, aby ten systém byl přívětivější.

Měli jste dost času na to, aby od samého začátku systém fungoval tímto způsobem.

Myslím si, že tyto věci jsou prostě trestuhodným amatérismem, který předvádíte. To, že způsob registrace pro všechny ostatní zase nevíme, opět zase amatérismus z vaší strany.

Já tento dík chci tady z tohoto místa vyjádřit. Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, já už jsem chtěl reagovat na pana Stanjuru. Prosím vás, ten systém na první pohled není komplikovaný, bohužel komplikovaný je z pohledu jeho užití, protože skupina uživatelů je velmi různorodá, bohužel jsou to 80+, kteří samozřejmě jsou v této skupině úplně ti nejslabší. Ale já bych řekl, že bych se velmi chtěl ohradit proti tvrzení, že to je čirý amatérismus. Jako profesor informatiky bych si dovolil objektivní zhodnocení celé situace. Na začátku to nepochybně byl velký nápor, ten systém samozřejmě měl problémy, a to se dalo očekávat, všichni jsme s tím počítali.